Děkuji za slovo. Tak pohled na tabuli ukazuje , že nás tady není No dobře. Já vás všechny jednou odhlásím a přihlaste se, prosím znovu svými hlasovacími kartami.

Děkuji, pane místopředsedo.

To si myslím, že je špatná vizitka a je to vzkaz veřejnosti. Bohužel. Já bych chtěl poprosit za této situace, protože nemá smysl prodlužovat tu debatu, tak bych chtěl poprosit vedení Poslanecké sněmovny, aby na jednání grémia, které bude před další řádnou schůzí Poslanecké sněmovny, na tuto věc pamatovalo a zařadilo z grémia napevno oba sněmovní tisky k projednání v prvním čtení, tak abychom se skutečně posunuli dál.